My vlastně podporujeme neziskovky, ať už tedy otevřeným způsobem, jak je uvedeno v textové části, nebo někde tam uvnitř rozpočtu trochu skrytě. Přitom samozřejmě ekologická výchova, nebo výchova k ochraně životního prostředí, má být přirozenou prvotní součástí výuky ve škole.

Politika má dveře do škol uzavřené, nemá ve školách co dělat, říkáme.

Proto navrhuji, že klidně tato položka snese ponížení o 10 mil. Kč, a ty navrhuji přesunout do položky, která pomůže obcím snášet obtíže, které pramení z toho, že jejich majetek se nachází na území národního parku.

Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Pokročíme v rozpravě vystoupením pana poslance Jana Skopečka. Dobrý podvečer. Budu se snažit být velmi krátký. V rámci druhého čtení se přihlásím ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému.

Cena je základní, nejdůležitější informací v ekonomice a vytváří se správně pouze na základě spontánního vývoje cen, které vznikají interakcí mezi obchodujícími stranami, a díky tomu dochází k efektivní alokaci vzácných zdrojů a společnost bohatne.

Podle mého názoru stát nemá z peněz daňových poplatníků dále výrazně finančně podporovat vybrané firmy na úkor všech ostatních ekonomických subjektů. Je to nespravedlivé. Nejprve někdo ty peníze musí vydělat, a stát mu je sebere a poté ještě navíc přerozdělí jiným podnikatelským subjektům, a vytváří tak nefér konkurenci v tržním prostředí v ekonomice.

Opět je to ve prospěch kapitoly 396 Státní dluh, a to ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu.

Ale já jsem si nemohl pomoci. Opravdu si myslím, že stát by měl peníze daňových poplatníků případně přerozdělovat jenom za účelem toho, aby pomohl nějakým znevýhodněným skupinám, lidem, kteří se dostali ne svou vlastní vinou do nějaké sociálně tíživé situace a potřebují v rámci solidarity pomoc od ostatních poplatníků.

Stejně tak studentům, ať už z bohatých, nebo z chudých rodin, dotují ostatní daňoví poplatníci, kteří třeba vůbec hromadnou dopravu nevyužívají, tak jim dotují dopravu. Nemá to žádnou logiku. Je to opravdu utrácení peněz daňových poplatníků bez jakéhokoli sociálního aspektu, bez jakéhokoli testu majetkové nebo příjmové situace. A z tohoto hlediska je to plýtvání s penězi daňových poplatníků.

To je pozměňovací návrh, který se snaží vybraným kapitolám, a to Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu průmyslu a obchodu, snížit některé typy provozních výdajů.